Já jsem na ministerstvu pracoval čtyři roky, přišel jsem tam... Pracoval jsem tam čtyři roky a byl jsem minimálně ve dvou, nebo možná dokonce ve třech, ale myslím, že ve dvou vyhodnoceních brán jako všeobecně uznávaný odborník.

Přihlásil jsem se do výběrového řízení, které jsem vyhrál bylo zrušeno. Budete mi vyprávět něco o tom, že se neřešilo politicky?

Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Vy skutečně máte neuvěřitelný dvojí metr.

Tak teď tam budou všichni a jediný argument, který jsem tady poslouchal, slyšel důkladně a doteď jsem se nehlásil, je, že bývalý premiér nějakému náměstku zavolal. Takže vy vlastně, zkráceně řečeno, aby lidé tomu rozuměli, vyměníte odborné náměstky za politické náměstky.

My tuhle debatu vedeme i v Praze, to mi, doufám, pan docent potvrdí. A jediný argument jsem slyšel, že premiér nějakému náměstkovi zavolal jinými slovy, takže to znamená, že z odborného náměstka je tedy politický. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se paní poslankyně Ožanová.

Když jsem nastoupila na ministerstvo, samozřejmě, prošla jsem i výběrovým řízením. Už jsem svoji erudici tady říkala, ale to je zbytečné. Já jsem nikoho nevyhodila. A jsou tam lidi, kteří si volí vždyť je demokracie ať si volí, koho chtějí, já jsem jenom opravdu chtěla výkony, nic jiného, prostě práci, a tak to přece má být.

A myslím si, že jsem svoji práci nedělala špatně.

To tam nepatří!

Ano, to je správná kritika. Děkuji. Také děkuji za dodržení času, s faktickou vystoupí paní poslankyně Ožanová, připraví se pan místopředseda Havlíček. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, já zůstanu u svého tónu, předpokládám, že doufám věcného. Víte, ne všichni opravdu odborní náměstci jsou političtí. Ono se můžeme podívat na různá ministerstva a opravdu jsou lidi, kteří se vypracovali na těch ministerstvech od píky, nejsou členy žádné politické strany, dostanou se do pozice opravdu odborných náměstků a pracují, protože dělají čistě odbornou práci bez ohledu na to, jestli je tam Petr nebo Pavel ale promiňte mi, tak to má být. U odborné práce, která se týká třeba technických údajů a podobných věcí, tak to má skutečně být. A to bylo to, na co jsem upozorňovala, že je třeba trošku rozlišit na to, když jedu podle správního řádu, přestupkového zákona, že tihle lidé prostě jedou podle toho zákona, a nikoliv podle politického zadání.

To opravdu takto bylo. Prosím vás, možná by bylo vhodné chci apelovat na to zkusme se vrátit k zákonu o státní službě, na to máme zjevně každý jiné názory... Vyjádřím se později jako zpravodaj. Prosím, máte slovo.

Ale bavíme se o systému obecně a je přece jasné, že pokud současný systém umožňuje mít dva politické náměstky a zbytek ty sekční, odborné náměstky, tak je tam menší prostor pro to, aby se tam dosazovali kamarádi, známí a aby se to zpolitizovalo.

Neříkám, že se to nakonec nedá nějakou systematizací udělat, to se samozřejmě dá, ale je to komplikovanější. A jediná otázka je o tom, jestli je správné, že si tam kdokoliv nanominuje kohokoliv na politické náměstky v jakémkoliv množství. Já jsem na dvou rezortech neměl ani jednoho politického náměstka.